Žádná výjimka, že se někde nebude platit. Naopak koncepční systémové opatření, aby měl řidič k dispozici i spravedlivější alternativu, pokud užívá jen nějakou menší část zpoplatněné sítě.

Návrh nezavádí výjimku, nýbrž rozšiřuje stávající tři možnosti zaplacení o další možnost. Je velmi pravděpodobné, že tato čtvrtá varianta získá značný potenciál přitáhnout nové uživatele zpoplatněných komunikací. Ve třetím odstavci svého negativního stanoviska vláda nesouhlasí s tvrzením o minimálních dopadech na státní rozpočet a naopak tvrdí, že přijetí návrhu zcela zjevně povede k poklesu výnosu z časového poplatku. Já už jsem to tady vyvrátil, ale znova připomínám, že vláda toto své tvrzení neopřela o žádný kvalifikovaný odhad či studii či o nějaký modelový příklad. Ve čtvrtém odstavci vláda uvádí, že návrh není jednoznačný, neboť není zřejmé, zda by se územní krajská platnost kuponů měla vztahovat i na desetidenní a měsíční známky. Uvádí, že pokud by tomu tak nebylo, pak by se mohlo jednat o nepřímou diskriminaci osob jiných členských států Evropské unie. S tímto stanoviskem není možné se ztotožnit. Stávající tři varianty časových poplatků platí jak pro občany České republiky, tak i pro všechny ostatní občany Evropské unie. K těmto třem se pouze doplní čtvrtá možnost, která bude opět dostupná jak občanům České republiky, tak všem ostatním občanům Evropské unie.

V sedmém odstavci vláda oponuje návrhu platnosti od roku 2015, což je argument faktický a logický a lze s ním souhlasit, to znamená ta platnost by se posunula na 16 nebo 17.

Dovolím si vás tedy poprosit o posunutí projednávání tohoto návrhu do druhého čtení a tam by se mohly dořešit případné připomínky a upravit celý legislativní návrh. Děkuji za pozornost. Já děkuji panu poslanci Josefu Novotnému. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Jaroslav Foldyna. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vyslechli jsme si pečlivě zprávu pana navrhovatele a samozřejmě jsme vzali na vědomí i postoj Ministerstva dopravy, tedy postoj vlády. Když jsme se zaposlouchali do odůvodnění pana předkladatele a současně představitele Karlovarského kraje, tak si uvědomujeme, že zákon je v této chvíli potřeba, a můžeme v zásadě přivítat i to stanovisko Ministerstva dopravy, že připravuje jakýsi komplexnější materiál. V této chvíli má Sněmovna možnost postoupit zákon do druhého čtení, ve kterém by doporučovala, aby ministr dopravy, potažmo vláda, předložila komplexní pozměňovací návrh k navrhovanému řešení, které předkládá krajské Zastupitelstvo Karlovarského kraje. Čili z mého pohledu bych doporučil Sněmovně, abychom zákon postoupili do druhého čtení, a Ministerstvo dopravy aby ve druhém čtení, prostřednictvím druhého čtení, mohlo předložit nějaké komplexní doplňující prvky. Z mého pohledu doporučuji postoupit zákon do druhého čtení a k projednání hospodářskému výboru. Děkuji panu poslanci Foldynovi. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Schwarz. Prosím, pane poslanče. Hezké odpoledne pane místopředsedo.

Děkuji panu poslanci Schwarzovi a eviduji jeho návrh na zamítnutí předloženého návrhu. Nikoho takového nevidím, končím tedy obecnou rozpravu. Přivolám naše kolegy z předsálí a budeme hlasovat návrh pana poslance Schwarze na zamítnutí předloženého návrhu. Odhlašuji vás všechny, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

Počet přítomných se ustálil a já zahajuji hlasování o zamítnutí předloženého návrhu Zastupitelstva Karlovarského kraje. Kdo je pro zamítnutí, ať zvedne ruku. Kdo je proti?

Návrh na zamítnutí byl zamítnut. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému garančnímu výboru? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o přikázání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru tohoto tisku. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme tento návrh přikázali k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Ptám se, jestli má někdo návrh na další výbor k projednání. Pokud tomu není tak, konstatuji, že garančním výborem byl odhlasován hospodářský výbor, a končím prvé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu zpravodaji i panu navrhovateli.